Ptáte se na trasu, tak v drtivé většině případů je zemí prvního vstupu do Evropské unie Maďarsko. To je zmapováno, a i proto máme stále v Maďarsku přítomen kontingent českých policistů, který neponižujeme, a dlouhodobě za chvály maďarské reprezentace, čeští policisté ve velkém počtu pomáhají chránit vnější hranice schengenského prostoru právě v Maďarsku a my samozřejmě tady v té spolupráci budeme pokračovat.

Stejně tak vlažně hlídali na své straně území před hranicí jako takovou. Včera bylo se slovenským ministrem vnitra dohodnuto, že budou zavedeny společné československé hlídky, které na obou stranách hranice budou provádět kontroly, zvýšené kontroly. Nejedná se obnovení hraničních kontrol, ale ještě před hranicí, aby měli Slováci přehled o tom, kdo chce jejich území opustit. A samozřejmě jsem poukázal i na to, že existují i krajní řešení, která nikdo nechceme, protože Česko a Slovensko k sobě má blízko, otevřená hranice je i vzhledem k historii velmi přirozená, nikdo si nepřejeme, aby se nějakým způsobem uzavírala.

Ano, ale i toto je krajní řešení ve chvíli, kdy bychom si neplnili svoje závazky.

Ale poslední věcí je evropská politika, návratová politika, to znamená, politika navracení těch lidí do země původu, což ale vyžaduje změnu evropského azylového práva. Chci se zeptat, zda je zájem o doplňující dotaz? Poprosím pana poslance. Děkuji za odpověď.

A nevím úplně přesně, která ta část, jestli jenom ta část se Srbskem, nebo i nějaká jiná část, je chráněna úplně stejným způsobem Maďarskem, takže tam bych směřoval doplňující otázku, protože těžko říct, jestli mohou vlastně přejít i přes Slovinsko a pak nějakým způsobem se dostat vlastně z té strany do Maďarska. Děkuji za doplňující dotaz. Poprosím o odpověď.

Já ale chci říct ještě opatření, která jsem nestihl říci, která plánujeme. Za prvé posílení Frontexu i v těchto zemích, za další apel na Maďarsko, aby i v této nepříjemné situaci přijímalo zase ty slovenské readmise, protože jinak se z toho nedostaneme abychom situaci řešili už v první vstupní zemi, kam se ten člověk dostane, a neposouvali ten příběh dál do Evropy.

Jenom chci ubezpečit, je to tranzitní migrace. Mám 28 sekund, abyste neřekl, že jsem utekl z vaší otázky, a já vám rád odpovím. My jsme měli ministra školství, který z toho důvodu, bez jakýchkoliv gest a vymlouvání se, odstoupil, odstoupil v řádu dvou dnů.

Děkuji za odpověď. Na základě vašeho dotazu, který tady zazněl, bych chtěla v rámci jednacího řádu: § 101 říká, že součástí přihlášky k ústní interpelaci musí být téma předložené interpelace. Takže nyní bychom přešli k další interpelaci.

Paní poslankyně, máte slovo. To téma je poměrně jednoduché, i když ten objem těch informací bude asi velký.

Já třeba nejsem přesvědčena o tom, že je to úplně správná cesta, která byla dělaná ve spěchu a poněkud zvláštním způsobem ministerským rozhodnutím zda třeba neuvažujete o tom, že by například Státní opera byla samostatná.

Ano, děkuji. Děkuji za odpověď.

Pane ministře, máte slovo.

Co se týká těch vašich dalších dotazů, tak bych to rozdělil na tři části.

Myslím si, že v té době ti, kteří to navrhovali, věděli, proč to dělají.